Dobrý den vážený pane předsedo, členky, členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Já tady navážu na svého předřečníka a požádám zde také pana premiéra o to, aby se omluvil, protože minulý týden nařkl poslance, kteří jsou členy Evropského parlamentu a jsou členy také kontrolního výboru, z toho, že jsou vlastizrádci. Tak jako naši členové kontrolního výboru Poslanecké sněmovny také mají své určité povinnosti.

Myslím si, že je zbytečné takovýmto způsobem tyto poslance dehonestovat.